Dopad EET je samozřejmě na všechny podnikatele. Paní ministryně často opakuje, že se to netýká jen živnostníků, ale že se to týká i velkých korporací.

Je úsměvné a myslím si, že to vypovídá o fungování hnutí ANO velmi, poměrně před pár dny jsme měli tiskovou konferenci, kde paní ministryně financí s panem ministrem průmyslu představovali balíček pro podnikatele, kterým chtěli podnikatelům usnadnit život, a říkali věty, jako že podnikatel se znovu dostává do popředí zájmu hnutí ANO a že hnutí ANO přichází s celou řadou nápadů, jak podnikateli ulevit. To byla tisková konference, tam se to řeklo, do novin se to napsalo, ale přicházíme první den po prázdninách na jednání Poslanecké sněmovny a jeden z prvních zákonů, který projednáváme, nejde ve směru toho, že bychom chtěli podnikatelům pomoci, že bychom jim chtěli ulehčit, ale jde o návrh zákona, který podnikatelům ztíží.

My jsme tady slyšeli citaci paní ministryně jednoho nositele Nobelovy ceny ve smyslu toho, že kapitalismus vede k podvádění. Já bych se velmi kapitalismu chtěl zastat.

Jestli můžu poprosit o pozornost... Já bych poprosil o klid Poslaneckou sněmovnu. Děkuji pěkně. Protože je to právě kapitalismus a tržní ekonomika, která vede k dobrovolné směně vlastnických práv, jde o z principu svobodnou volbu, tudíž musí být pro obě strany, které do ní vstupují, výhodná. A je to právě stát, který svými regulacemi, vysokými daněmi a razítky nutí nejenom podnikatele, ale i občany, aby tuto byrokratickou zátěž, vysoké daně a administrativní nároky obcházeli a občas u toho i podváděli. Takže je to úplně naopak, paní ministryně. Pokud chcete, aby se v této zemi nepodvádělo, ale aby tato země bohatla, tak podporujte tržní ekonomiku, podporujte kapitalismus, rušte regulace a snižujte daně v čemž jste, v jejich vytváření a v jejich navyšování, experti podpořte kapitalismus, podpořte tržní ekonomiku, protože centrální řízení ekonomiky jsme tu měli a to se teprve rozkrádalo, to se teprve podvádělo.